Reprodukční číslo nad celou populací v současné době mírně překročilo hodnotu 1, ostatní parametry začaly stoupat velice mírně. Jedná se zejména o počty pozitivních na 100 tisíc obyvatel, počty pozitivních seniorů na 100 tisíc obyvatel a pozitivita testů.

Pokud se týká problému nákazy zranitelných skupin a seniorů, potom mi dovolte vás informovat, že v absolutních počtech vykazoval ještě minulý týden zásah seniorních skupin klesající trend, ale i to se dnes otočilo. Zatímco ještě minulý týden byly počty nově diagnostikovaných seniorů nižší než 700, dnes poprvé je číslo vyšší než tisíc.

Dokládám to zde z toho důvodu, abych vás ubezpečil, že toto je zatím stále velmi riziková skupina. Pokud se týká rizikového skóre, které jsme před nějakou dobou zavedli, tak nyní již čtvrtý den je lehce nad hranicí mezi stupněm 3 a 4, konkrétně na 64 bodech, a část krajů se pohybuje již delší dobu v těch skórovacích systémech vyšších. Kdybychom se měli zaměřit na krátkodobé predikce dalšího vývoje, potom z modelů, které používáme a které již delší dobu velice dobře predikují čísla, která následně nastávají, tak víme, že k 15. 12., pakliže nedojde k nějaké zásadní změně, se bude počet nově diagnostikovaných osob pohybovat mezi 5 a 9,5 tisíce denně, ke konci roku se bude pohybovat mezi 5 a 17 tisíci nově diagnostikovaných denně. Všimli jste si, že je to veliký rozptyl, a záleží v podstatě na tom, jakým způsobem se bude epidemie chovat. A ta se bude chovat podle toho, jak se ji budeme snažit ovlivnit a jak se budeme chovat my. Zcela otevřeně říkám, že si můžeme sice myslet, že můžeme celou situaci dostat pod kontrolu, ale byla by to falešná domněnka. Můžeme udělat všechno pro to, abychom biologický proces, který jde napříč celou Evropou, nějakým způsobem ovlivnili a co nejvíce zjemnili jeho dopady. Žádná z evropských zemí a žádná ze zemí celého světa nedosáhla a pravděpodobně, dokud nebude k dispozici vakcína, nedosáhne na možnost tuto epidemii zcela eliminovat. Je potřeba, abychom si to navzájem opakovali, protože to, že je zde koronavirus, není ničí vina, je to biologický proces.

Berme to prosím jako důkaz toho, že tuto predikci v řádu týdnů jsme schopni provádět. Říkám to i proto, že když po vás budu nakonec, stejně jako předtím pan premiér, žádat prodloužení nouzového stavu, nedělám to svévolně, ale dělám to na základě údajů, které umíme předpokládat s velkou mírou pravděpodobnosti. Pokud se týká těch predikci déledobých, potom ten model ukazuje, že v současné době dochází k jakémusi novému bodu zlomu, tentokrát je to bohužel bod zlomu směrem nahoru. Tak jako v polovině října se jednalo o bod zlomu směrem dolů a následoval rychlý pokles dolů, tak je šance, že ten bod, o kterém mluvím dnes, bude sice bodem zlomu, ale nemusí se jednat o rychlý vzestup nahoru. V případě, že se budeme pohybovat v nějakém rozumném, pro Českou republiku dlouhodobě udržitelném stavu, pokud se týká zdravotnických zařízení, potom můžeme věřit, že nálož za měsíc prosinec, resp. nově diagnostikovaných osob v prosinci může být kolem 110 až 120 tisíc. Pro vaši informaci, říjen to bylo 300 tisíc, listopad to bylo 200 tisíc. Říkám jestli. Nejsem přítelem používání kondicionálů, ale v tuto chvíli je to jednoznačně namístě, protože ono jestli záleží právě na tom, jestli budeme schopni aplikovat maximum korektivních opatření. Pokud se týká dalšího vývoje, tak na tom, zda to šíření bude znovu dynamické, anebo nebude, závisí právě ona režimová opatření, která navrhujeme nastolit a ve kterých chceme pokračovat. Bohužel v současné době nemáme ze zákona jinou možnost, a já se k tomu ještě vrátím, jak nastolit opatření plošně pro celou zemi, než v rámci trvání nouzového stavu.

Tak tím druhým, velmi podstatným parametrem je zátěž nemocnic a její vývoj. Dosud bylo pozitivním faktem, že dlouhodobě klesal celkový počet hospitalizovaných na současné hodnoty kolem 4 tisíc, 4 200 a podobně. Tento stav zatím platí.

Jestli budou patrné signály, že se tento trend také začíná měnit, bude to velmi silný důvod k tomu, abychom udělali něco víc, než děláme teď. Víme totiž, že vývoj hospitalizací bývá o sedm až deset dní opožděn za změnou ve vlastní populaci. Pokud dojde ke zhoršení epidemie a já bych chtěl upozornit na to, že tato pravděpodobnost v podstatě nyní nastala bude nadále docházet ke komplikacím v dostupnosti péče pro ostatní pacienty. A já upozorňuji na to, že v současné době, a informujeme o tom už několik týdnů, kromě potíží a úmrtí na koronavirovou infekci se zvyšují i počty nemocných, případně zemřelých v souvislosti s tím, že péče, která by jim jinak byla poskytnuta, musela být odložena.